To by byla chyba. To v žádném případě.

My jsme to tady navrhli původně jako poslaneckou iniciativu před rokem a půl. Rok a půl to tady bylo.

Prosím máte slovo. Já jsem se chtěl zeptat paní zpravodajky ohledně toho, co říkala s daňovým balíčkem.

To znamená, pokud 22. projednáme daňový balíček, tak mně to prostě nevychází, že bychom se tu potkali mezi svátky.

Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já si myslím, že všichni v těch posledních týdnech sledujeme a máme hlavní cíl, aby co nejdříve byl ten zákaz dětských dluhů schválen. Tím byl veden i můj návrh.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Paní ministryně, paní zpravodajka? Zájem není. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo je proti?

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Hlásí se někdo? Takže nemáme další návrhy.

Návrh byl přijat. Končím první čtení tohoto návrhu. Děkuji za slovo, pane předsedající.